Prosím tedy, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj zahraničního výboru poslanec Robin Böhnisch. S procedurální? Ano, prosím. Vážená paní místopředsedkyně, ale Sněmovna přerušila projednávání tohoto bodu do doby přítomnosti ministra financí, ten tu je, a přítomnosti ministra zahraničních věcí. Podle mě byste měla otevřít ten bod, konstatovat, že není splněna podmínka přerušení, a přerušit ho, odložit jeho projednávání. Když dovolíte, stenozáznam: projednání tisku ale brání dvojnásobné usnesení Poslanecké sněmovny, které vyžadovalo projednání tohoto návrhu pouze za přítomnosti ministra zahraničí a ministra financí. Poté bylo zmírněno, že alespoň jeden z ministrů tedy musí být přítomen. Tahle podmínka je splněna. Pan ministr financí tady je. Já mám tento podklad od legislativního, organizačního výboru. Takže tímto je ta podmínka splněna. Jeden z přítomných ministrů zde je. Chceteli vznést jiný procedurální návrh, prosím, vzneste ho. Protože jste neřekla číslo toho usnesení, nebo kdy se usnesla Sněmovna, navrhuji přerušit projednávání do doby přítomnosti ministra financí a ministra zahraničních věcí. Ano, o tomto návrhu samozřejmě dám ihned hlasovat.

Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat, a přerušuji toto jednání do přítomnosti ministra zahraničních věcí a ministra financí.